Někteří poslanci se zdrželi.

Tolik ode mě. Děkuji. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte jenom stručnou reakci na vystoupení pana poslance Luzara.

Děkuji za slovo.

A není to jenom jeho schopnostmi, ale jeho lidskostí.

Pan Kalousek.

Děkuji za slovo.

Chci upozornit hlavně na jeho polistopadovou éru, kdy se výrazně zasadil o fungování nové armády v České republice.

Ano, to je zásluha generála Vacka, která se mu dneska asi chce vyčítat. Ale myslím si, že když si přečtete ten životopis, pochopíte, co to je za člověka, jak fungoval, jak působil, a ano, mohl se mýlit, ale přesto zůstal věrný armádě, ano, zůstal a bojoval za Českou republiku a opravdu přeji, abyste si přečetli jeho životopis, abyste si přečetli, proč ho navrhujeme na státní vyznamenání.

Já se omlouvám, ale využíváte naší krátké paměti.

Děkuji.

Připraví se pan Feranec. Děkuji za slovo. Ona mi také předala později jeden doplňující návrh.

Šlo o ty nejohroženější.

Děkuji za pozornost.